Neustále klesá poměr výdajů na vědu a výzkum.

Co opravdu roste, jsou platy a výdaje státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a do toho přichází celá řada naprosto nesmyslných, leč nákladných opatření, jako je sleva na dopravu pro studenty a důchodce, plošná, bez ohledu na jejich majetkové postavení, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení těch dětí a jejich rodin.